To je garantem.

Stavební zákon jsme si zkusili před několika měsíci. Dopadlo to tak, jak to dopadlo.

Takže pokud tyto dva zákony nebudou, a já se obávám, že tři roky do konce možného teoretického konce vládnutí této vlády, která nás dnes žádá o důvěru, je velmi krátká doba na to připravit tyto dva kvalitní návrhy zákonů. Vypadalo to moc hezky, všichni jsme si říkali, to bude paráda, konečně se dostaví ta infrastruktura... A prostě začne rozvoj našeho státu jako takový výrazně větším tempem. Moc se toho nestalo. Můžeme to tady kritizovat, ale ten hlavní problém je schován někde jinde.

No, já nevím.

Mimochodem o její elektronické verzi už se také bavíme řadu let a myslím si, že byla i v tom minulém vládním prohlášení.

Takže nedělejme tady takovéto vlny.

Ta železnice dneska a ty koridory, už tam jezdí tolik vlaků, že další vlaky a automaticky překládat to zboží na vlaky dle mého soudu není úplně možné, a navíc pokud sledujete, jak funguje moderní ekonomika, dneska všichni chtějí mít všechno i v malém množství v čase na místě tak, jak si to objednali, což česká dráha, a teď mám na mysli obecně českou dráhu, prostě schopna plnit není. Já bych poprosil o klid!

Nicméně říkám, doprava kdyby to bylo poprvé, řekl bych výborně.

Vzpomínám na dobu, kdy se ministři měnili rychleji, než si měníme, pánové, ponožky. Tak to prostě bylo. A teď k té druhé záležitosti a to je veřejná správa. Mně se potvrdilo, že vládní programové prohlášení čtou jenom opoziční poslanci, výjimečně koaliční. Já nevím proč.

Je tam věta: Narovnat vztah mezi samosprávou a státním rozpočtem.